Ve vztahu k pozměňovacímu návrhu zasahujícímu do úpravy mobility osob pověřených hlavními funkcemi lze uvést, že právo Evropské unie požaduje, aby mobilita osob pověřených hlavními funkcemi nevytvářela střet zájmů. Z uvedeného textu je zřejmé, že musí být zajištěno, aby mobilita všech osob pověřených výkonem hlavních funkcí, tedy nejen členů statutárních orgánů, na něž pozměňovací návrh původní úpravu zužuje, ale i řadových běžných zaměstnanců, a nesmí být tak vytvářen střet zájmů. Ačkoliv oba pozměňovací návrhy byly doporučeny hospodářským výborem, rozhodně se s nimi nelze ztotožnit. Jejich přijetím by se nová právní úprava stala nekonformní s právem Evropské unie, přičemž v takovém případě by České republice reálně hrozilo ze strany Evropské komise zahájení řízení pro porušení práva Evropské unie, jehož výsledkem by pak mohlo být uložení sankcí, které mohou být uloženy v podobě paušální částky 1 310 tisíc eur, a současně v podobě penále za každý den prodlení, které může činit i několik desítek tisíc eur. Ministerstvo dopravy, které je ze zákona odpovědné za soulad vnitrostátní právní úpravy s předpisy Evropské unie a za řádné provedení implementace těchto předpisů do vnitrostátního právního řádu, proto opětovně vyslovuje s těmito pozměňovacími návrhy zásadní nesouhlas. Dovoluji si v této souvislosti důrazně požádat všechny poslance o to, aby přijetí těchto pozměňovacích návrhů nepodpořili, a to z důvodů, které jsem výše uvedl. Rovněž si dovoluji zdvořile požádat, aby o pozměňovacích návrzích doporučených hospodářským výborem a obsažených v jeho původním usnesení jedná se o pozměňovací návrhy A1 až A6 bylo hlasováno odděleně, a nikoliv jako o celku, jak se stalo při projednávání návrhu zákona v uvedeném výboru po druhém čtení, a to oproti původně navržené proceduře hlasování.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu.

Děkuji, vážený pane předsedo.

Co se týká procedury, co říkal tady pan ministr, že chce Já poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, o klid!

Ale na druhou stranu musím říct, že jako všude, i v hospodářském výboru má koalice většinu.

Nicméně ukazuje se, že ta dohoda tam nebyla.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Dodatečně se omlouvám, že jsem se přeřekl u vašeho jména, zůstalo to aspoň v rámci jedné strany. A paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte

Jedná se o úpravu, kdy se Drážní inspekci vrací oprávnění výkonu státního dozoru ve věcech drah ve vymezené oblasti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid! Prosím, paní poslankyně. Tedy v březnu roku 2016 tehdejší ministr dopravy Ťok obhajoval novelu zákona o dráhách a mimo jiné i odebrání výkonu státního dozoru ve věcech drah pro Drážní inspekci, která tento nástroj používala pro šetření mimořádných událostí, tj. nehod a incidentů, a pro jejich prevenci téměř patnáct let. Co se od té doby změnilo?

Dříve se zabývala přibližně 2 tisíci případy ročně, tedy prakticky polovinou všech mimořádných událostí, které vznikly na všech dráhách v České republice.

A tak bych mohla pokračovat dále. Tehdejší rozhodnutí zákonodárců byla jednoznačně chyba. Je třeba udělat pro posílení drážní bezpečnosti maximum. A vrácení oprávnění pro Drážní inspekci, aby mohla opět vykonávat prevenci a věnovat se šetření více nehod, je to nejmenší, co pro to můžeme udělat. Dokonce jsem přesvědčena, že je to naše povinnost. Nebo chceme čekat, až se stane nějaká tragédie?